My jsme si vědomi rozhodnutí Městského soudu v Praze, který přesněji vymezuje působnost krizových zákonů a v zákoně o ochraně veřejného zdraví. Nám ani veřejnosti však není v tuto chvíli z vyjádření vlády jasné, kvůli kterým konkrétním předpokládaným opatřením je potřebné zavádět nouzový stav, a to při současném scénáři vývoje nákazy. Přezkum nouzového stavu je v působnosti nás, Poslanecké sněmovny, přičemž Poslanecká sněmovna potřebuje pro své rozhodnutí relevantní informace.

Tyto informace pak zohledníme při případném rozhodování Poslanecké sněmovny o zrušení či prodloužení. My tedy zdvořile žádáme, aby nám pan premiér poskytl zítra vysvětlení v souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny. S úctou podepsáni Bartoš, Fiala, Jurečka, Rakušan.

Děkuji. Děkuji.

Činnost průvodce mimo objekty a území vymezená v zákoně ochrany přírody a krajiny bude podle přijaté úpravy oprávněna vykonávat pouze osoba, které byl vydán český národní průkaz průvodce.

Uvedené opatření má zajistit, že průvodci cestovního ruchu budou mít dostatečně dlouhý časový prostor se nové právní úpravě v zákoně přizpůsobit.

Tento odhadovaný výpadek ve výši zhruba 2 milionů korun bude pokryt z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj. Návrh zákona schválila vláda České republiky na svém jednání dne 1. 6. Vládním návrhem zákona je sledováno zmírnění dopadů pandemie COVID19 na poskytovatele průvodcovských služeb. S ohledem na tuto skutečnost a z důvodu, že dochází pouze ke změně malého rozsahu, která spočívá v odložení účinnosti zákona o dva měsíce a k dočasnému zproštění od poplatkové povinnosti za vydání českého národního průkazu průvodce, vláda navrhuje, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila návrh zákona již v prvním čtení. Děkuji za pozornost.

Rozumím tomu.